Děkuji za slovo. Já opravdu jenom stručně, ale musela jsem zareagovat na některé věci, protože bych ráda za prvé tu debatu vrátila k podstatě věci. My skutečně, pokud se tady bavíme o státních tajemnících, my skutečně neřešíme odborné náměstky, ani ředitele odboru, ani referenty, ta profesionalizace a všechno je zachováno. My je dáváme do stejného režimu, jako je nejvyšší státní úředník, to znamená pan Postránecký. A jenom jednu poznámku k tomu hodnocení. Dneska to je tak, že státní tajemníky hodnotí nejvyšší státní úředník, to je pan Postránecký. Ale on s nimi nepracuje na tom ministerstvu. On jejich práci vůbec nezná. To znamená, stejně to je nastaveno tak, že to připodepisuje konkrétní ministr. Dneska to je jenom dáno tak, aby ten zákon byl funkční, aby odpovídal konkrétní praxi. To znamená, že hodnotí ministr a musí připodepsat nejvyšší státní tajemník. To znamená, není to tak, jak to tady bylo řečeno, že si ministr může dělat, co chce. A státní tajemník skutečně jako vrcholový představitel může potom v rámci svého hodnocení odvolání využít ten soudní přezkum, což už tady také známe z praxe. Takže neumím si představit, v zákoně je napsáno, že to musí být jednoznačně odůvodnitelné, prokazatelné.

Proběhlo výběrové řízení. Nominant byl nominován.

Děkuji. Stále čeká v pořadí pan premiér. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu poslanci Bláhovi.

Takže to jenom co se týče procedury.

Bylo to tady pro nás nové, ale stejně jsme byly ty tradiční zkorumpované strany, byť jsme byli všichni noví, nikdo z nás na rozdíl od celé řady kolegů z tehdejšího hnutí ANO nebyl v žádných partajích předtím. No a dokonce hnutí ANO říkalo my nejsme politici!

Bylo to úplně stejné. A dneska aspoň jedno takové malé pozitivní zjištění: hnutí ANO už jsou opravdu politici, byť se tomu před pěti lety tak strašně bránili.

Ono to nebylo tak idylické, že jsme si sedli a společně jsme připravili návrh zákona.

Za druhé, byl to poslanecký návrh zákona, který podepsal jeden lidovec, jeden sociální demokrat a jeden člen hnutí ANO. Až poté, když jsme řekli, že zablokujeme Sněmovnu.

Superúředník, který jmenuje na sedm let všechny státní tajemníky v zásadě bez možnosti ho odvolat.

Ta senátní verze je samozřejmě lepší než sněmovní. My jsme pro sněmovní verzi nehlasovali a budeme dneska hlasovat pro senátní verzi. Ale vzpomeňte si, jak to bylo. Co jste vlastně prosazovali. Podívejte se na ten původní poslanecký návrh zákona, jaké dával možnosti. A náš názor je dlouhodobě stejný. Mnozí z nás mají zkušenosti z komunální a krajské politiky. Podívejte se na ten zákon o úřednících územněsprávních celků.

A my jsme de facto chtěli stejný zákon i pro státní správu. To se nepovedlo. Tak to přesně bylo. Mám tři faktické, ještě pan místopředseda Pikal. Děkuji za slovo. Opravdu velmi krátká faktická připomínka i k tomu, co tady zaznělo z úst paní ministryně. Já skutečně ještě jednou musím zopakovat, že není pravda, že je tady přesně a jasně definováno, za jakých podmínek budeme státního tajemníka ministrem odvolávat! Ještě jednou prosím. Dopustil se zaviněného jednání, jímž narušil důstojnost své funkce nebo ohrozil důvěru v jeho nestranné odborné a spravedlivé rozhodování? Dámy a pánové, jako starosta s osmiletou praxí bych pod to jednoduše uměl schovat i ten špatný pohled a cokoli s tím souvisejícího. Prosím, vaše dvě minuty.

Opravdu nikdy.

A možná že je společně posuneme. A hlavně musíme populisticky přestat tady všichni pracovat. Protože já když jsem si vás všechny obešel, tak z řad vás opozice jsem slyšel jedno. My jsme opozice, takže s vámi nemůžeme spolupracovat na těch věcech! My musíme být ta opozice. Takže i kdyby to bylo dobré, tak to musí být špatné. Já taky nejsem spokojen, co jsme tady schválili včera, a neskládám ruce do klína. Včera jsme schválili insolvenční zákon a já jsem přímo rozhořčen tím, jak to dopadá na firmy a zaměstnance. A teď budeme otevírat exekuční zákon a zase to není ideální a je potřeba se o tom bavit. Takže pojďme se o těch věcech bavit a třeba je během tohoto funkčního období opravdu změníme, aby za to stály. Děkuji za pochopení.

Tak bych to chtěl zasadit do toho kontextu. Nyní pan poslanec Benešík.